Děkuji. Opět podotknu, že k návrhům bude potřeba se přihlásit ještě v podrobné rozpravě. Prosím paní poslankyni Valachovou.

V současnosti totiž není jasné, kdo je za vydávání povolení k přístupu zodpovědný.

Výsledkem jeho schválení by mělo být jednoznačné určení toho, kdo v této věci rozhoduje. Děkuji za pozornost. Děkuji. To byly všechny přihlášky v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Není.

Děkuji.

Pan poslanec Mašek není přítomen. Děkuji za slovo. Předpokládám, že návrh je odůvodněn v tisku. A nyní pan poslanec Vymazal není přítomen, takže paní poslankyně Valachová v podrobné rozpravě. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu číslo 6655.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, vy jste to strašně zrychlili.

Jenom chci, aby to bylo ve hře. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, nepadly, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. A ještě máme pět minut, takže bych mohl otevřít další bod, nicméně pan poslanec zde není a myslím si, že ani situace v sále neodpovídá tomu, že bychom měli pokračovat, takže tento bod již otevírat nebudu. Stejně tak ukončím dnešní jednání.